Já mám vážné pochybnosti o té jistotě. Důvody jsem říkal předtím. A jaké má vaše strana vlastní zkušenosti s exekucemi a jak to je, když někdo, a já říkám, káže vodu a má pít vodu, takže já bych rád poprosil o odpověď na otázku, jak to bude v případě, že pan Babiš dodrží to, co deklaruje, a bude se domáhat svých práv, případně svých škod. Já vám také děkuji. Prosím. Dobré odpoledne, pane předsedající, pane premiére, paní ministryně.

To znamená, jak na to přijde Baník Ostrava, který má rozpočet desetkrát menší než Plzeň nebo Sparta. Nemají! To samé se týká kultury, zdravotnictví.

Takže to jsou možná zase nápady pro vaši práci jako ministra pro legislativu, pokud tedy budeme vytvářet stejné podmínky pro všechny. Tak pokud je tohle cílem, tak u toho já nechci být. Já vám také děkuji. Nyní eviduji dvě přihlášky s přednostním právem.

Takže já tomu rozumím.

A já vám to odcituji přímo.